Vzhledem k tomu, že povinnost plynoucí z novely směrnice o čistých vozidlech bude veřejným zadavatelům a zadavatelům zadávajícím sektorovou veřejnou zakázku stanovena ve vztahu k určeným časovým obdobím, a nikoliv ve vztahu ke způsobu zadávání každé jednotlivé veřejné zakázky, jak tomu je podle současného znění směrnice o čistých vozidlech, nelze využít zmocnění k vydání nařízení vlády. Zadavatelům budou stanoveny nové povinnosti, které je podle názoru předkladatele možno uložit pouze zákonem. Rovněž předkladatel neshledává nikterak systematickým zařazovat novou transpoziční úpravu do zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť ten je normou procesní a mají v něm být obsažena obecná pravidla pro zadávání veřejných zakázek.

Zároveň se předkladatel držel striktně požadavků vyplývajících z novely směrnice o čistých vozidlech, aniž by tyto zpřísňoval.

Děkuji. Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové. Ta úplně první věc je, já jsem tady minule žádal, zda by byla přepočítána nějaká data pro starosty těch jednotlivých obcí, jaké budou ty budoucí náklady.

Nicméně musíme naplnit nějakou evropskou směrnici, je to nějaká implementace. Myslím, že to každého toho starostu zajímá, zda to bude stát podporovat, zda na to bude nějaká dotace, zda Evropská unie poskytne na to nějaké finance, kolik to bude stát samotnou obec, jak moc se rozkopou ty ulice, protože ne všechno asi bude v budoucnosti možno vést vzduchem, ale bude se především využívat to vedení elektrické energie pod zemí.

Takže bych o to poprosil.

Takže si myslím, že těch 20 dnů je i přijatelných. Registruji zde tedy návrh na prodloužení o 20, respektive o 40 dnů.

Ten zásadní problém je, že tato implementace už procházela tou minulou vládnou.

A vlastně to, že teď jsme v situaci, kdy ty standardní zdroje tak, jak jsme na ně byli zvyklí, jsou buďto částečně nedostupné nebo jsou ve vysoké cenové hladině, ať už je to onen zmiňovaný plyn, protože plynofikace veřejné dopravy byla jednou z cest kdysi.

Takže bych byl velmi opatrný s tou argumentací. Jednak jako teď doháníme nějaké resty, jsme úplně na hraně.

Tady si nemyslím, že by to byly náklady, které by byly nad rámec. Jinak ještě ta směrnice se týká těch, řekněme, nadlimitních zakázek.

To se netýká občanů a jejich vozidel.

Je to dáno tím, že je to nějaké depo nebo je to nějaké parkoviště té instituce. Vy jste se ptal na ty dotace, nebo respektive já tady nemám, jaký podíl pro jakou obec, ale můžu to nechat také spočítat z nějakého kvalifikovaného odhadu, ale dívám se na, dívám se na ty jednotlivé finanční nástroje.

Pro veřejný sektor je tam 600 milionů, myslím si, že to je v rámci, prostřednictvím Ministerstva životního prostřední v národním plánu obnovy.